Zákon o státní službě byl přece o odpolitizování státní služby, ne o tom, aby tam před platností toho zákona nalezly mraky politiků. A není to nic politického. My k tomu přistupujeme skutečně pragmaticky.

Když vlastně nějaký státní zaměstnanec pochybí, my vůbec nic nemůžeme.

To jsou všechno věci, které chceme řešit. My chceme bojovat proti korupci, určitě. My jsme svolali teď na pátek protikorupční komisi, tu agendu má na starosti pan ministr Pelikán, a určitě chceme spolupracovat. Pokud samozřejmě tady Piráti a STAN mají názory a návrhy, tak jsme určitě připraveni spolupracovat. Menšinová vláda samozřejmě vám se to nelíbí, budete říkat, že jsme se nesnažili a že to je špatně a ohrožujeme demokracii.

SPD předložila návrh zákona o referendu, ten budeme projednávat 17. ledna.

Tak jaké ohrožení demokracie? My makáme, vaše zákony projednáváme. Projednáváme je objektivně, ne politicky, jak to bylo v minulosti zvykem.

Takže my pracujeme.

Veškeré návrhy Senátu by čekaly v řadě. A já si myslím, že je dobře, že ta menšinová vláda pracuje. Neměli jsme jinou možnost. A je nesmysl říkat, že ohrožujeme demokracii. A my samozřejmě v menšinovém složení zatím budeme naslouchat vašim návrhům a aktivně spolupracovat. My neříkáme dopředu, jak to bylo zvykem předtím, že všechno, co navrhne opozice, je špatně.

Nemáme s tím problém.

My nemáme žádný problém s kontrolou. Naopak, kontrolujte, já budu rád. Naopak budeme rádi. My chceme transparentní stát bez korupce. Budeme spolupracovat se sociálními partnery a dalšími organizacemi, takže my nasloucháme, i se Svazem měst a obcí atd. My víme, jaký je život našich občanů, a uděláme pro to maximum, abychom ho vylepšili. Naše země má obrovský potenciál. Obrovský. Já se divím, že někteří komentátoři pomlouvají náš národ.

Není pravda.

Takže bych byl strašně rád, abychom hlavně mysleli na občany, na to, jaký mají život. Já můžu jenom říct, že uděláme maximum pro to, aby naše vláda pracovala v zájmu občanů České republiky efektivně, na plný výkon, že máme tah na branku a máme jasné kroky. Já samozřejmě vás chci požádat o tu důvěru a zkuste o tom přemýšlet, co jsme řekli, co jsem řekl, co máme v programovém prohlášení. A samozřejmě pokud tu důvěru dneska nedostaneme, tak uvidíme, jak to půjde dál.

My tam máme jak říkáme, naše hnutí je pro všechny. Takže vy, kteří se identifikujete jako levice a pravice, tak my jsme pro všechny. My tam máme ten program pro všechny, a proto si myslím, že ve finále byste nás měli podpořit. Já vám děkuji.

Děkuji panu předsedovi vlády a otevírám rozpravu. Mám tady několik přihlášek s přednostním právem, konkrétně sedm. Ti mají přednost a poté dojde řada na řádně přihlášené.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se za frakci TOP 09 vyjádřil k bodu důvěra vládě České republiky a částečně i k programovému prohlášení vlády. Máme svým způsobem premiéru v polistopadovém vývoji České republiky. Není to věru poprvé, co žádá o důvěru premiér, který byl před listopadem aktivním členem Komunistické strany Československa, to už tady několikrát bylo. Ale je to věru poprvé, co o důvěru žádá bývalý agent Státní bezpečnosti evidovaný pod krycím jménem Bureš a člověk, který je obviněný a trestně stíhaný orgány činnými v trestním řízení z daňového podvodu a z poškozování finančních zájmů Evropské unie.

Z tohoto hlediska se jedná opravdu o premiéru a myslíme si, že nejenom v České republice, ale i na území všech zemí Evropské unie. A jsem přesvědčen, že prestiži České republiky už tento prostý fakt posloužit nemůže.

Důvěra je emoce a není úplně změřitelná.